A nyní zde máme již poslední písemnou interpelaci. Jedná se o to, že předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci vládní politiky vůči Číně v souvislosti se zprávami o soustavném porušování lidských práv včetně obchodu s nezákonně odebíranými lidskými orgány. A paní poslankyně není přítomna. Takže v tomto případě projednávání končím. Takže děkuji.